Zároveň bych chtěl upozornit na jednu věc, která v diskusi také nebyla dána také úplně přesně. Nebudeme tu humanitární dávku v penězích dávat těm, kteří ve státních institucích dostávají kontrolovaně jídlo, hygienické zázemí, to znamená veškeré zaopatření v tom státem garantovaném ubytování, to je potřeba si ještě říci. A tady bylo poukazováno: potom ti lidé nebudou mít kapesné ani na hračky a podobně. Jsou to státní zařízení, kde k takovým věcem, jako je další vybavení, určitě mají velmi dobrý přístup. A já to tady zkusím vysvětlit vám všem. Doufám, že budu mít větší pochopení než u paní místopředsedkyně, která stále mé vysvětlení nebyla ochotna zavnímat. Takže ještě jednou. My jsme samozřejmě měli nějaké odhady o přítomnosti a odchodech lidí, které vycházely z hraničních zemí, to znamená od Frontexu. Ano, tam byl výpočet, pracovní výpočet, že Českou republiku skutečně mohlo opustit 100 až 140 tisíc lidí.

Z toho vyšlo aktualizované číslo ne z leknutí, ale na základě nějakého průzkumu že by na území České republiky se mělo podle sofistikovaných odhadů nacházet okolo 300 000 lidí. A my vám tady oznamujeme, jak se k těm datům dostáváme, jaký je v tom progres, a tato data se odrážejí do celého pružného strategického systému, který řídí strategická skupina pod Ústředním krizovým štábem, která má zpracovaný rozsáhlý dokument, rozsáhlé IT nástroje a prezentace, které teď dopracovává, nabízí. Každý z těch pracovních týmů má jasný termín, má jasně dané úkoly a my vám to rádi představíme, ale je nefér poznámka, že jsem dneska něco nepředstavil na bezpečnostním výboru. Já jsem vám to přislíbil představit, až to bude zařazeno na bezpečnostní výbor. Ministr vnitra neurčuje program bezpečnostního výboru nezlobte se na mě, neurčuje.

Stát neplatí nic pojištěncům, prosím pěkně, stát platí zdravotním pojišťovnám. Ty peníze nikde nezmizí, ty peníze zůstávají zdravotním pojišťovnám, které potom platí zdravotní péči v České republice. Stát těm pojištěncům jako takovým do ruky a do kapsy nic nedává a ty peníze nikde v tom systému nezmizí.

Ti lidé mnohokrát tu dohodu sami aktivně chtějí. A potom ten údaj, který tady stále chcete: kolik lidí nastoupí do škol, kolik lidí tady bude v systému nevíme. My fakt nevíme, kolik lidí tady bude v září, a nebudeme to vědět ani v srpnu, protože pokud by ten konflikt někam směřoval, mnoho lidí se může vrátit, a mezi samotnými uprchlíky ještě teď nemají sami jasno, zda v České republice zůstanou, nebo nezůstanou a na jakou dobu. Samozřejmě tato dotazování děláme. Ano, chceme využít zápisů do škol, plánujeme to organizačně, ke sběru dalších nutných dat, dotazů, dokdy tady ti lidé chtějí být, jak dlouho tady chtějí být, jak jsou zaměstnáni, v jakém poměru. A tohle všechno je v rámci strategického plánování toho, co máme pod kontrolou, od začátku to plánujeme. Ve strategické skupině jsou zástupci všech relevantních ministerstev, schází se každý týden a na rozdíl od předchozí vlády jsme nevybočili z krizového řízení. Nevytvořili jsme žádné duplicity systému, nevytvořili jsme žádné rady, které by nebyly nikam zařazeny, ale všechno řídí Ústřední krizový štáb, který zřizuje svá pracovní tělesa, a ta pracovní tělesa zřizují případně nějaké externí skupiny.

Tehdy jste je neměli, tehdy jste tady poslušně poslouchali a přihlíželi tomu, že ten plán reálně nebyl a že se tady poměrně dost zmatkovalo.

Děkuju za pozornost. Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Nicméně si dovolím ještě přečíst omluvy. Mezi sedmou hodinou a půlnocí se z důvodu nemoci omlouvá pan kolega poslanec Feranec a od půl osmé do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Svoboda. Nyní tedy k faktickým poznámkám. První s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Brázdil, připraví se pan poslanec Kobza. Děkuji za slovo.

Promiňte, snad jsem nebyl příliš ostrý. Jen jsem chtěl říct, že tam je chyba, ta chyba je zásadní.

Ono je to úplně jinak. Proto ten můj pozměňující návrh, ale to už jsem říkal. Třeba to podpoříte. Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkný podvečer. Budeme pokračovat v sérii faktických poznámek.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, já jsem poslouchal velmi pečlivě váš projev a dovolil bych si vrátit se k němu, protože zřejmě při všech těch starostech o uprchlíky se k vám nějak nedostala informace, že v naší zemi je 20 000 registrovaných bezdomovců, přičemž skutečnost je daleko tristnější.